Budu reagovat na to, co zde říkali kolegové z pravice. Oni na jedné straně hovoří o tom, že ten zákon nic neřeší a není potřeba ho přijímat, na druhé straně zuby nehty brání jeho přijetí. Je evidentní, že na tomto tématu se asi nikdy neshodneme. Měly se platit před třemi lety, před pěti i před deseti. Jen se důsledně nepostihovali ti, kteří daně neplatili. Chtěl bych připomenout všem našim kolegyním a kolegům, kteří budou hlasovat, že jsme zde voleni a placeni z peněz těch, co daně platí. Nejsme tady proto, abychom chránili ty, kteří daně neplatí. Ti nás buď nevolili, ale při nejmenším, protože neplatí daně, neplatí ani provoz této Poslanecké sněmovny. V tomto smyslu bych chtěl apelovat na všechny, aby podpořili tento zákon. Je důležitý a není na něm nic mimořádného. Jenom říká, že ti, kteří neumějí vysvětlit svůj majetek, ti, kteří mají větší rozdíl mezi tím, co dokážou vysvětlit, a tím, jaké mají příjmy v minulosti, více než sedm milionů korun je ten rozdíl, tak mají doložit, kde je jejich příjem, případně jaký mají majetek. Na tom není nic, nad čím bychom se měli pohoršovat. Každý slušný člověk to dokáže a doloží to během jedné hodiny, když si dá tu práci a podívá se na svá majetková přiznání. Skončí prostě čas, kdy někdo, kdo má majetek sto milionů korun, vykazuje za posledních deset let příjmy v řádu dvou nebo tří milionů korun, směje se těm ostatním a neplatí ani daně. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Černoch. Děkuji za slovo. Byl jsem dotázán panem kolegou Plíškem, proč jdeme pouze 25 let zpátky a proč nejdeme do období Bílé hory.

Děkuji. Pro pořádek se tedy ptám. Přihláška s přednostním právem, pane poslanče Černochu, tím pádem padá? Vaše přednostní právo rušíte. Z toho důvodu se ptám, zda ještě někdo se chcete přihlásit do probíhající rozpravy. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Chci se zeptat pana navrhovatele a pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, protože v předchozí rozpravě padl. A v případě, že tento návrh neprojde, tak vám udělím slovo, pane zpravodaji, a seznámíte nás s procedurou hlasování.

Počkám, až přijdou kolegyně a kolegové z předsálí.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl schválen. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor jako garanční výbor projednal tento návrh zákona. Po druhém čtení projednal samozřejmě i pozměňovací návrhy a zaujal k nim stanoviska. Navrhl Poslanecké sněmovně hlasovací proceduru, která je kupodivu velice jednoduchá. Nejprve budeme hlasovat Než vám dám slovo k tomu, abyste přednesl proceduru, tak se na mě obrátil předseda Faltýnek ohledně proběhlého hlasování. Stalo se mi to poprvé. Nezpochybňuji hlasování. Omlouvám se. Prosím. Máte slovo. Děkuju za slovo. Ale také se mi to nestává příliš často. Jenom pro stenozáznam. Dobře, děkuji vám. Prosím. Milé kolegyně, milí kolegové, já jsem hlasoval správně, tudíž proti. Nicméně bych se chtěl takto veřejně panu kolegovi Faltýnkovi omluvit, protože naší divokou gestikulací na téma tohoto zákona on skutečně hlasoval a já jsem jeho hlasování patrně nechtě ovlivnil. Omlouvám se.

Prosím. Ano, pane místopředsedo, učiním tak.

Pokud není, tak to nebudu říkat. Než přistoupíme k hlasování, táži se, zda má někdo protinávrh proti navrženému způsobu hlasování. Nevidím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro navrženou proceduru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s navrženou procedurou byl vysloven souhlas. Nyní vás tedy požádám, abyste přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a říkal k nim stanovisko garančního výboru.

Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pokračujte. Dále je to B1, které se týká usnesení ústavněprávního výboru, formulační změna. Stanovisko je nesouhlasné. Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut.